Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Omlouvám se za chybu a děkuji za upozornění.

Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Ještě to není možné. Faktická? Stanovisko, prosím? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je proti?

Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Stanovisko? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je pro tento návrh? Hlasování číslo 315, přihlášeno 170 hlasujících, pro 68, proti 97. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 317, přihlášeno 170 hlasujících, pro 70, proti 99. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.